Nyní hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

A protože bylo o návrzích hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.